Děkuji dobrovolnému zpravodaji, prosím, abyste zůstal na svém místě. Další přednostní právo za klub ODS má pan místopředseda klubu Kupka. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, pan premiér tady zmínil, kdo všechno přišel. Tak já bych chtěl jenom připomenout, že jako první přišel pan docent Svoboda, když 28. ledna loňského roku se ptal tehdejšího ministra zdravotnictví na čínský virus a jeho nebezpečí. Ale nechci tady opakovat všechny ty kroky a zmínit dalších 33 konkrétních návrhů a opatření, se kterými ODS přišla.

Pro toto usnesení hlasovalo 126 poslanců, tedy i poslanci stávající koalice.

My přece nemůžeme hlasovat pro prodloužení nouzového stavu v rozporu s tímto usnesením Sněmovny, mimochodem přijatém více než ústavní většinou hlasů. Tím bychom přece založili jenom další problémy, o kterých také byla řeč, vážné problémy nejistoty s tím, jaký bude osud celé řady podnikatelů, celé řady občanů, kteří třeba na základě špatně ústavně vyhlášeného nouzového stavu budou žádat o náhrady. To vytváří pro celou republiku velmi vážný problém. A nechápeme, proč po tom předchozím usnesení pan premiér přichází, stáhne návrh na revokaci usnesení, ale zachová to základní, které říká, že bychom měli prodloužit ten stav, který je podle názoru mnoha ústavních právníků opravdu neústavní, dalším neústavním krokem. Takové vršení chyb nedává absolutně žádný smysl, a mámeli hledat cestu z té aktuální krize, tak to je přece cesta přesně opačným směrem. Proto samozřejmě občanští demokraté pro takové prodloužení nouzového stavu hlasovat nemůžou a nebudou. Další přednostní právo, paní ministryně Schillerová. Připraví se pan předseda Bartošek.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Chtěla bych proto poděkovat všem z vás, kteří jste dočasně svůj politický světonázor dokázali upozadit a pomáhali jste přijímat zákony a opatření, díky kterým jsme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí naše občany chránili a pomáhali jim zvládat nemalé ekonomické škody. Nebudu vám tvrdit, že jsem přesvědčena o správnosti každého z kroků, ke kterému jsme v této turbulentní době přistoupili, ale rozhodně vím, že bez poslanců, kteří podpořili potřebné novely státního rozpočtu, bez poslanců a senátorů, kteří bez váhání podpořili programy vládní pomoci, díky nimž jsme uvolnili už více než 300 miliard korun, bez vás, kteří jste opakovaně podpořili nouzový stav, díky němuž jsme mohli operativně přijímat bezprecedentní opatření a tím významně zpomalit šíření koronaviru, by naše společnost a ekonomika v boji s neviditelným nepřítelem prohrály.

Shodneme se jistě na tom, že hlavním cílem našich snah je zpomalit šíření viru, abychom získali čas potřebný pro očkování kritické části populace, a také čas na to, aby ti, kteří se virem nakazí a průběh jejich nemoci nebude lehký, mohli dostat potřebnou lékařskou péči.

Jak k tomu přispěl nebo nepřispěl každý z nás, samozřejmě vyhodnotí občané v blížících se volbách, ale to není nyní důležité. V tuto chvíli, kdy počty nakažených narůstají, a to bohužel nejen v České republice, kdy jednotlivé nemocnice dosahují svých kapacit, bychom se podle mého nejhlubšího přesvědčení neměli zbavovat ničeho, co nám pomůže pomoci minimalizovat riziko dalšího zhoršení situace.

Je to výjimečná příležitost ukázat, že jednáme zodpovědně a rozumně a že na prvním místě našeho počínání je ochrana zdraví a lidského života.

Pevně věřím, že stejně jako ve většině ostatních zemí na světě i v České republice zvítězí zdravý rozum a sounáležitost nad politikou a případnými názorovými neshodami. Děkuji vám, že se o to pokusíte, a děkuji také za vaši pozornost. Já bych chtěl jenom připomenout přeji hezký večer protože tady mám faktickou poznámku poslance Marka Výborného, který mě sice neposlouchá, ale já upozorňuji, že nejsou faktické poznámky. Takže si vás odmažu, abyste mi to pak nevyčítali.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Realita je taková, že tento bod dnes nemusel být zařazen na program poslanecké schůze. To je skutečnost, protože jestliže vláda zjistila skutečnosti a okolnosti, které nasvědčují tomu, že se situace zhoršila, tak dnes vláda o své vůli nebo kdykoli předtím na svém zasedání mohla prodloužit nouzový stav o 30 dnů. Tak to, pane premiére, je.

Když jsme spolu jednali tento týden, tak jsem po vás chtěl několik informací. Moje otázky byly věcné a já jsem očekával, že v průběhu dnešního jednání mi na to odpovíte, protože jste to na tom jednání nerozporovat. Chtěl jsem po vás informace o tom, jaká je kapacita lůžek v okolním Německu a v Polsku, kterou nám tyto země nabídly, a po jakou dobu jsou ochotny nám tato lůžka držet.

Ptal jsem se, jaký má vláda plán, zda má další kapacity nebo vybuduje kapacity, zda osloví jiné země, aby nám poskytly zdravotnický personál, tak jako například před několika měsíci nám poskytly USA zdravotnický vojenský personál, abychom tuto situaci zvládli. Ptal jsem se vás, jakým způsobem vypadá očkovací plán, kdy, v jakém objemu jsou plánované objemy vakcín, kdy můžeme počítat, že se ve velkém rozjede vakcinace.